71.

Pane ministře, ještě než vám dám slovo, požádám pana poslance Jiřího Petrů, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Takže v tom případě, protože pan ministr Herman předložil platné usnesení vlády České republiky o tom, že je pověřen za ministryni Šlechtovou předložit návrh, nezbývá mi nic jiného než mu dát slovo. Prosím, pane ministře.

V roce 1992 byl učiněn významný systémový zásah do podmínek výkonu povolání osob činných ve výstavbě, to jsou projektanti a stavbyvedoucí, kterým byl přechod od autorizace prováděné orgány státní správy podle dříve platného stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky k autorizaci prováděné profesní samosprávou na základě nového zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Novým autorizačním zákonem byly ustanoveny profesní komory Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Současně byly nastaveny jejich pravomoci a povinnosti. Autorizační zákon od doby své účinnosti prošel několika novelizacemi, a to zejména v souvislosti s přistoupením České republiky do Evropské unie vydáním směrnice o uznávání odborných kvalifikací, novelou stavebního zákona a podobně. Nebyl však dosud podroben celkové revizi, která by vyhodnotila ustanovení z hlediska aplikace zákona v praxi. V souvislosti s aplikací zákona lze sledovat problémy u některých ustanovení pro jejich nepřesnost. V jiných případech zákon neodpovídá změně ekonomické situace i situace ve stavebnictví.

Obsahem novely autorizačního zákona je vyjasnění právní úpravy, přizpůsobení aktuální situaci na trhu a měnícím se potřebám členských základen obou komor a narovnání právního stavu tam, kde se doslovný výklad rozchází s účelem a smyslem úpravy. Navrhovaná změna zákona nemá dopady na státní a veřejné rozpočty, na územní samosprávné celky ani na životní prostředí. Navrhované změny se dotýkají fyzických a právnických osob jako podnikatelských subjektů. Dopady na tyto subjekty hodnotím jako pozitivní, neboť novela zákona umožní širší spektrum jejich činností v souběhu s výkonem povolání a vyšší míru právní jistoty danou vyjasněním stávající právní úpravy. Děkuji vám za pozornost. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, cílem návrhu zákona je především úprava a zpřesnění ustanovení zákona představujících problémy v aplikační praxi.

Navrhované změny: Za prvé, zpřesnění definice autorizace. Za druhé, změna výše autorizačního poplatku.

Dále, úprava výkonu činnosti autorizovaných osob, specifikace činnosti autorizovaného architekta, doplnění samostatného ustanovení o osobní odpovědnosti za výkon povolání autorizované osoby vykonávající činnost ve veřejné obchodní společnosti. Dále, úprava činnosti technika autorizovaného pro obor pozemní stavby.

V neposlední řadě potom sjednocení terminologie novely autorizačního zákona s terminologií občanského zákoníku. Změny výše autorizačních poplatků, platba členských příspěvků, způsob výkonu činnosti a výkon činnosti ve veřejně obchodní společnosti je řešen v tomto návrhu variantně. Předkladatel uvádí, že návrh změny zákona nemá vliv na státní rozpočet ani na další veřejné rozpočty, nepředstavuje negativní dopady na podnikatelské subjekty a spotřebitele. Je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, je slučitelný s právními předpisy, judikaturou i obecnými právními zásadami Evropské unie, není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a nemá přímý dopad na ochranu soukromí a osobních údajů, nepředstavuje riziko korupce. Dovolím si také upozornit, že již ve fázi přípravy novely ve druhé polovině roku 2014 proběhla na Ministerstvu pro místní rozvoj jednání Komory geodetů a kartografů o začlenění vzniku Zeměměřické komory do textu novely.